Mimochodem, to je důvod, proč já budu v brzké době navrhovat zrušení daňového zvýhodnění tohoto kontroverzního produktu a proč tady budeme mít zanedlouho institut hromadných žalob, který sjednotí to, o čem mluvil pan guvernér, že tady soudy rozhodují v podobných, obdobných případech různě.

My jsme to na podvýboru několikrát probírali. Měli jsme tam i zástupce České národní banky. Ty věci, které jsou nasnadě k tomuto produktu a které jsou problematické, jsou v zásadě tři.

Aktuálně obvodní soudy v Praze už v několika desítkách případů rozhodly ve prospěch klienta, stejně jako v několika stech případů rozhodl ve prospěch klienta i finanční arbitr.

Takže tady bych prosím měl elementární otázku, jaké kroky Česká národní banka v této oblasti udělala z hlediska prevence ve vztahu k těmto pojišťovnám. Jinou přihlášku do rozpravy nemám.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. My se tím skutečně vážně zabýváme. To není, že bychom to odmítali, jak to může vypadat z nějaké korespondence, kterou vás bombarduje příslušný spolek.

Ale to není podstatné. Naprosto souhlasím. Naštěstí Pokud diskutujete jiné téma než výkon dohledu nad finančním trhem, tak prosím v předsálí! Myslím to vážně, abych vás nemusel diktovat do protokolu z projednávání tohoto bodu. V mezidobí se také změnila legislativa, a to nejenom v samotném zprostředkování, díky vám.

Takže my se tím zabýváme, my nejsme účastníky soukromoprávních sporů a nechceme být, a jsme připraveni příslušným orgánům Sněmovny, podvýboru nebo rozpočtovému výboru podat i bližší informaci k té kauze z našeho pohledu.